Vážené dámy a pánové, máme tady zákon na podporu sportování.

No tak tomu fakt nerozumím.

Ale nedat teda vůbec žádný termín, tak to mám obavu po zkušenostech třeba s programem Antivirus, kde jak víme, tak dodnes nejsou vypláceny podnikatelům mzdy za březen, a teď už budou vyplácet mzdy za duben a dostávají se skutečně do neřešitelných finančních problémů, aniž mají dokonce jistotu, že tu státní podporu dostanou.

A vidím, že asi už mačkáte tlačítko, že budete trošku reagovat, což bych uvítal. Ale my bychom uvítali tu reakci, že sdělíte nějaký časový rámec aspoň verbálně, protože tak jako dokdy to bude? Za tři měsíce, za čtyři měsíce?

Nějakou, lepší než žádnou, protože čekají.

Vy se tam za hnutí ANO usmíváte, ale mně to z hlediska žadatelů o finanční podporu vůbec úsměvné nepřipadá.

Bohužel žádná karanténa nás ve finále před různými viry neuchrání. To, co nás před různými nemocemi ochrání, je imunita, případně očkovací vakcína. Je to zdravý životní styl a maximum pohybu a sportu.

A kdo si myslí, že letos to bude jiné, tak je slepý. A výsledně právě, protože školy, bohužel naše děti začínají trpět obezitou, tloustne se, je méně pohybu, tak samozřejmě to výsledně přijde i státní pokladnu velice draho. Takže by mě zajímalo, jestli by pan ministr mohl v této souvislosti taky sdělit, jestli má v tomto ohledu nějakou vizi, jak trošku rozpohybovat naše děti a mládež a toto posunout. Je to taková dlouhodobá vize. Ale myslím, že je to zcela namístě.

Děkuji za pozornost.

Postupně k těm věcem, které tady zazněly, si dovolím doplnit.

Já vím, že s tím v minulosti byly problémy.

Ten zbytek je administrován a navrhován k dotaci.

Před koronakrizí byl rozběhnutý projekt sportu i ve škole, do kterého se zapojilo přes tisíc škol, nebo je zapojeno přes tisíc škol, a je velmi úspěšný. A je to právě to dodatečné sportování na škole jako takové.

Tak jsme rozběhli tento dotační program společně s českými univerzitami v letošním roce poprvé.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vládo, jsem ráda, že dnes projednáváme mimořádnou podporu sportu a následně kultury, že jsme na ty dvě významné části naší společnosti nezapomněli.